Ale chci, aby takováhle informace zazněla, a teď je ta příležitost. Já si myslím, že cokoliv, cokoliv, co je plán a ta situace se bude vyvíjet a moji předřečníci to tady jasně definovali, pan docent Svoboda jasně definoval, co velmi pravděpodobně nastane. My musíme počítat s tím, že tady nastane stejná situace jako v Rakousku, stejná situace jako v Itálii, stejná situace jako v Německu, protože jsme ve stejné Evropě, máme stejnou populaci. Může nastat lepší, ale nemůžeme s tím na sto procent počítat.

Je potřeba počítat s tím, že ta situace není v této fázi zcela vyřešena, a je potřeba nějaké řešení navrhnout. A já bych na závěr chtěl říct jeden konkrétní příklad z dnešního dne.

Ta akce byla zrušena, z preventivních opatření přesunuta.

Pane ministře, vládo, v tomto směru při jakýchkoliv rozumných a včas zavedených účinných preventivních opatřeních můžete počítat s mou naprostou loajalitou, podporou a kdykoliv zvednu pro tato opatření ruku.

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

Říkal jsem tady při svém vystoupení, že ta infekce je dva a půl měsíce. Odečteme pět týdnů. Před pěti týdny v zásadě nikdo nepředpokládal, že to bude tak, jak to bude. Vy nám tady říkáte, že před pěti týdny jsme tady měli už řešit preventivní opatření. V tu chvíli to mělo potenciál lokální epidemie.

Takže to je věcná poznámka k tomuhletomu. A druhá věc. Děkuji a nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský. Dobrý časný večer, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Musím říct, že v tuto chvíli tady nebudu vystupovat jako politik, ale budu tady vystupovat hlavně jako člověk se zdravotnickými zkušenostmi. A také jsem sem nepřišel v tom ohledu, že bych chtěl v tuto chvíli vládu kritizovat.

Já jsem měl možná to štěstí, nebo možná tu smůlu, že jsem zažil několik těch obávaných infekcí v minulosti.

Těch vakcín se nakonec upotřebovalo, když to tak řeknu, asi 65 tisíc, ale nikomu to nevyčítám. My jsme v té chvíli nikdo nevěděli, jak se ta infekce bude chovat, a bohudíky, že ty vakcíny tenkrát byly. Také si vzpomínám na to, že jako ředitel nemocnice jsem tenkrát dostal úkol od kraje, od zřizovatele, abychom nakoupili respirátory pro nemocnici, tenkrát to bylo asi za 200 tisíc. Já chci jenom říci to, že my v tuto chvíli nevíme, jak se ta infekce bude chovat.

Na druhé straně není namístě, abychom závažnost koronavirové infekce jakýmkoliv způsobem zpochybňovali, abychom zpochybňovali i potřebná preventivní opatření. Pokud se týká těch preventivních opatření, o tom už tady bylo řečeno poměrně hodně.

Přesto si myslím, že určitá opatrnost je nasnadě, a jsem rád, že se k tomu vláda postavila.

Tady si myslím, že ještě určité rezervy máme. Můžeme se opřít nejenom o zdravotnickou legislativu, ale také o krizový zákon. A to by možná byla otázka i na pana ministra vnitra, kterého tady teď nevidím. Ale chtěl bych apelovat na to, aby vláda se tímto opravdu intenzivně zabývala a aby v rámci jednání Bezpečnostní rady státu, ale i jednání s Asociací krajů toto brala jako prioritní úkol. Proč o tom hovořím? Už tady bylo zmíněno, že potřebujeme ve zdravotnických zařízeních být připraveni z hlediska ochranných prostředků.